Žádám předsedu mandátového a imunitního výboru, poslance Stanislava Grospiče, aby nás seznámil s kroky, které tento výbor učinil, a poté přečetl Ústavou předepsaný slib, který pan poslanec složí do mých rukou.

Ještě jednou děkuji, pane předsedající.